Druhá věc.

A ty střely tam pořád ještě jsou. Já bych ale se chtěl zmínit ještě o jedné skupině obyvatel, které se toto nařízení dotkne velmi bolestně a v podstatě je víceméně zlikviduje, a to jsou střelci z historických zbraní.

Takže se to týká všech klubů vojenské historie, všech historických klubů, šermířských klubů, střeleckých klubů. A můžeme říct, že protože se jedná o zbraně, které nepodléhají registraci podle naší legislativy, tak můžeme říct, že se jedná minimálně o několik desítek tisíc střelců. Takže musíme si uvědomit jednu věc. Ta diskuse a já děkuji paní poslankyni Černochové, že tuto diskuzi tady teď můžeme vést, ještě včas, dokud můžeme dopředu říct, jak se na to budeme tvářit ta diskuze zasahuje poměrně širokou oblast obyvatelstva. Širší, než si kdokoliv může představit.

Takže určitě podpoříme usnesení, které se postaví k tomuto návrhu.

Protože pakliže zrušíme olovo a jak se zmiňoval kolega Koten, zlato, které je mu nejbližší, to je další atomové číslo tak potom už můžeme snad jedině podle vzoru americké armády začít používat ochuzený uran. A to si také nejsem jistý , že by fungovalo. Děkuji vám.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové.

Po směrnici EU, která omezuje naše legální držitele zbraní, tak přichází další omezování svobody našich občanů.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM by měla podniknout všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové unijní legislativy, která by narušovala český právní řád, a tím nevhodně zasahovala do práv občanů České republiky. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Tomu rozumím. Ale.

Já se obávám jedné věci. Samozřejmě to dopadne, všichni víme jak. Budou se vymýšlet různé náhražky. To už dneska se o tom mluví. Ale co bude dál? Já se ptám, co bude dál? Kam až tohleto dojde? Děkuji za pozornost. Vracíme se zpět do obecné rozpravy.

Nicméně je zbytečné podléhat zbytečnému strachu, že se tomu tak stane.

A asi nikdo neví, jaké jsou přesné ty postupy.

Ale nicméně každé to použití se zkoumá. Je tam mnoho odborníků, mnoho lidí, kteří hodnotí věci odpředu dozadu.

A teď ta osobní zkušenost.

To je holý fakt. Nikdy se tomu tak nestalo.

Jenom jedna poznámka. Nerada bych tady spojovala bezpečnost, protože opravdu bezpečnost a vůbec pro vojenské účely je celkově z použití REACH vyňato.

Vojenské účely.

Děkuji vám. Tak. Máme tady tři faktické poznámky. První je pan poslanec Radek Koten, připraví se pan poslanec Vácha a paní poslankyně Černochová.